Koneckonců my máme v programu zastávat se vykořisťovaných. Například monopolními cenami, například nastavenými pravidly a také někdy tím, že abychom odvedli, jako když křepelka odvádí od mladých, pozornost od velkých korporací, tak honíme ty malé, místo abychom pořádně progresivní daní zdanili ty velké. A poslední poznámka, abych se vešel do lhůty. Samozřejmě, že ta komise, která existuje, měla určité zadání. A obávám se, že pokud hledáme jádro strategického konsenzu na řešení penzijního systému, dnešní debatou jsme příliš nepřispěli. Tato debata nebo ten podklad je o tom, že chceme ukončit určitou nepovedenou fázi, nechceme to prodlužovat, protože to prodlužování by se mohlo prodražit. Ale to jádro konsenzu chybí. Ale jestli chceme k němu směrovat tímto způsobem, tak to opravdu, ale opravdu ne.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi zareagovat na pana kolegu předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru. Já jsem zmínil 15 příčin oslabování prvního důchodového pilíře. Já jsem neřekl, že živnostníci za všechno můžou. V těch 15 bodech jeden z těch bodů byl, že důvodem pro nižší příjmy je to, že dvě kategorie odvádějí různě. Víte, ono to má dva pohledy. Jeden pohled je, kolik procent se odvádí na různá pojištění. Ano, to procento je vysoké.

Zvyšte cenu práce a snižte odvody. Ty peníze budou stejné a budou stačit a konečně se vyrovnáme v ceně práce, a teď myslím v té kumulované, včetně odvodů, té evropské patnáctce. Poslední poznámka, kterou jsem zapomněl, to je třetí pilíř. On to tu pan Stanjura taky zmínil.

Takže to je si třeba taky uvědomit, že nejenom první pilíř solidarita pro chudé, ale třetí pilíř solidarita pro bohaté. Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se pan ministr financí. Děkuji za slovo.

A pokud střední třídu zdevastujete, tak potom prostě nebude financování ani na jednu ani na druhou stranu. To, co vy tady produkujete od svého ustavení panem Zemanem z Hradu coby vláda, je systematická likvidace pilířů střední třídy. Podotýkám, že střední třída nejsou jenom živnostníci, malí, střední podnikatelé.

Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana ministra financí. Připraví se pan poslanec Komárek. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Já bych zopakoval jenom ta fakta znovu. Dvacet let řešíte důchody tady, nic jste nevyřešili. Ani ty komise. Byl jsem vyzván, abych dal nějaký návrh. Já jsem tady oznámil, že navrhnu důchodovou reformu. Není pravda, a zásadně to odmítám, že chci snižovat důchody. To jste si zase tady vymysleli! Já říkám, a tom návrhu bude, že všechny důchodové nároky zůstanou zachovány. Tak nevím, proč zase tady se lže a spekuluje. Ten návrh jste neviděli. Já ho předložím do konce června a potom se o tom bavme. Není to pravda. Dám návrh reformy, kterou jste dvacet let nevyřešili. A k té elektronické evidenci tržeb. Prosím, vás, já myslím, že to bude velké téma, asi celoroční, pro naši opozici. Já jsem psal ministru financí Chorvatska, aby nám dal čísla, fakta, která vám tady předložím.

Ale to asi není dneska debata. Takže já bych jen zopakoval fakta, že nikdo nechce snižovat důchody, že navrhnu nějakou reformu vládě a koaličním partnerům a potom se můžeme o tom bavit. Takže buďte tak hodný, když to neznáte, tak o tom nemluvte. Děkuji panu ministrovi za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Připraví se pan místopředseda vlády Bělobrádek. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, pan ministr už to řekl, ale já to přeci jenom krátce podtrhnu. V této debatě padl podle mě logický a po dlouhé době propracovaný návrh na reformu penzijního systému. Paskvil, který prosadila pravice malou většinou v minulém období, končí tak, jak končí. Bohužel, je mi to líto. Čili byl navržen určitý návrh a pan Stanjura a před ním pan Kalousek několikrát řekli ve svých vystoupeních, že to znamená snížení důchodů. Já je nechci podezřívat z toho, že chtějí nepozorně poslouchajícím novinářům navrhnout titulek: Babiš chce snižovat důchody. Prostě toto nezaznělo. Zazněl návrh tezí reformy penzijního systému, který na první pohled působil logicky, a jeho překrucování je podle mě nefér. Možná ale pánové Kalousek a Stanjura pouze neposlouchali a něco si hráli na počítači. Děkuju za dodržení časového limitu, a dříve než předám slovo panu místopředsedovi vlády, poprosím všechny, kdo budete mluvit na mikrofon, pokud se obracíte na své kolegy, čiňte tak mým prostřednictvím. A velmi vás prosím, abyste dodržovali časové limity, abych vás nemusela vypínat, protože je mi to velmi nepříjemné. Děkuji za pochopení. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych si vaším prostřednictvím dovolil oslovit pana předsedu Stanjuru. Myslím, že není pravda, že výrok pana nepřítomného ministra Mládka, který je na zahraniční cestě, zněl, že živnostníci jsou paraziti. Byl bych rád, abychom jaksi eventuálně přesně citovali, protože takto jeho věta skutečně nezněla.